Táži se, zda má někdo jiný návrh? Nikdo nikoho jiného nenavrhuje. Já vás tedy požádám o hlasování. Zahajuji hlasování o určení ověřovatelů této schůze.

Návrh byl přijat.

Členové vlády, kteří jsou omluvení: Fiala Petr zahraniční cesta, Bek Mikuláš pracovní důvody, Hubáčková Anna pracovní důvody, Lipavský Jan zahraniční cesta, Stanjura Zbyněk pracovní důvody, Šalomoun Michal od 12 hodin z pracovních důvodů. Dále se omlouvá ministr Nekula z pracovních důvodů, ministr Kupka pracovní důvody.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisky, které schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byly projednány ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu. Jedná se o vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 170; vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 171; vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sněmovní tisk 172. Svým rozhodnutím číslo 19 jsem rozhodla o projednání těchto vládních návrhů ve zkráceném jednání a přikázala jsem sněmovní tisk 170 výboru pro bezpečnost, sněmovní tisk 171 výboru pro sociální politiku, sněmovní tisk 172 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k projednání a stanovila jim nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do pátku 11. března tohoto roku do 8.30 hodin. Vážené kolegyně a kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, máme stav legislativní nouze před projednáním návrhů posoudit, a pokud stav nouze trvá, tak se k tomu vyjádřit.

Pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím a přednesu návrh usnesení, o němž budeme hlasovat: